Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za ten dotaz.

To je prostě tak. Proto jsme se tedy rozhodli pro tento nárůst s tím ale, že samozřejmě vnímáme i to, že je problém i u toho nižšího zdravotnického personálu, sanitářů a podobně.

Aktuálně se dokončuje tzv. dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými segmenty, včetně nemocnic.

A to budou ty prostředky, které nemocnice budou moci využít právě na toto navýšení.

Jednalo se právě o tom v rámci onoho dohodovacího řízení, takže je s tím počítáno. Pravdou je, že to byl návrh samotných sester, potažmo jedné profesní organizace, České asociace sester, v rámci pracovní skupiny, kterou jsem zřídil na Ministerstvu zdravotnictví, která má za cíl přijít s návrhy opatření na personální stabilizaci v českém zdravotnictví.

Doufám, že někdy v průběhu června, mají úkol, aby nějakou prvotní analýzu předložili. Musím říct, že při svých cestách po krajích se ptám v rámci nemocnic, jestli by ty výsluhy mohly být motivační, a v drtivé většině případů slyším, že ano.

Myslíte si, že problém je jenom finanční, nebo je to také tím, že klesla prestiž tohoto povolání a profese zdravotní sestry už není pro studentky tak atraktivní? Jak chcete atraktivitu tohoto oboru zvýšit? Je to pouze financemi? Připravuje vaše ministerstvo nějakou koncepci zdravotnictví? Děkuji za doplňující dotaz.

A všechny nemocnice byly součástí tohoto dohodovacího řízení a podepsaly dnes tedy dohodu. Takže samozřejmě navýšení těch prostředků půjde nejenom do státních nemocnic zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví, ale i do těch krajských. Tady není rozdíl.

Je to pravda. Takže ten poměr je velmi, velmi špatný. Atraktivita povolání určitě mezi ně bude patřit.

Takže pracujeme na tom. Děkuji. Prosím o interpelaci pana poslance Dolínka, který bude interpelovat ministra Ťoka ve věci zákazu vjezdu vozidel. Připraví se paní poslankyně Pekarová.